A jediné, co se snaží tento návrh říct: Ne dluhy se nemají platit.

Já jsem rád, že Ministerstvo spravedlnosti se celkem snaží nějakou cestou i diskuze i s navrhovateli, ale i se všemi zainteresovanými skupinami změnit vyhlášku o advokátním tarifu a najít nějaké řešení, které bude pro všechny strany zejména v těch úplně bagatelních sporech vyhovující. Myslím si, že ten návrh zákona tady stejně by měl být, protože chcemeli přiznat nějakou náhradu nákladů řízení nezastoupeným účastníkům, pak to musíme udělat zákonem a nemůžeme tak učinit jenom vyhláškou.

Dneska je 19. března. Pak je ještě šance, že ten návrh bude projednán. Pokud na něm nedojde ke shodě, tak samozřejmě projednán nebude.

Nyní je přihlášena paní poslankyně Pastuchová. A jenom vás informuji, že se omlouvá od šesté hodiny do konce jednání pan poslanec Benešík. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo.

Chceme splnit to, co jsme slibovali občanům, veřejnosti i našim voličům, a chceme se věnovat těmto problémům, a proto podpoříme tuto novelu zákona, i když jsme si vědomi, že v současném předloženém stavu není tato úprava optimální, ale pomocí pozměňovacích návrhů ji chceme podstatně upravit. Zároveň už zde bylo navrhnuto prodloužení lhůty k projednání se souhlasem předkladatele o 60 dnů.

Také děkuji. Předkladatel souhlasí? Nesouhlasí? Tak prosím.

Takže nesouhlasíme.

Prosím, paní poslankyně.

Tak navrhujeme o 30 dnů. Ano, děkuji. Prosím, paní ministryně.

Pan poslanec Polčák.

Děkuji za upřesnění, pane předsedo, já jsem to špatně pochopil.

Když tedy bude přijat, tak nechť je přijat, ale my předložíme další novelu. To přece snad není způsob legislativní práce, kdy budeme zde vršit, kupit právní předpisy jenom proto, že se tedy jeden dílčí problém vytrhne, ale vláda mezitím bude připravovat komplexní další věc.

Upozornil na to pan zpravodaj. A já chci říci, že do jisté míry je situace způsobena i nálezem Ústavního soudu, který zrušil vyhlášku o paušálních odměnách. V ní byl zakopán pes, kdy právě pro tu úroveň de facto bagatelních sporů byly odměny nastaveny velmi vysoce a pro odměny řekněme nad bagatelní, řekněme od úrovně 10 až 20 tisíc korun, naopak se zdá, že stávající úprava, kdy se postupuje podle advokátního tarifu, tak je zase neúměrně zatěžující pro účastníky. Tam se totiž vlastně posuzuje každý úkon a každý úkon je oceněn u té úrovně vyšší a potom dochází k tomu, že náklady soudního řízení jsou vyšší, než byly v případě paušální vyhlášky. Navíc je třeba říci, že vyhláškou mohla tuto situaci vláda řešit už poměrně dávno. Vyhlášku nereguluje samozřejmě parlament a je to odpovědností vlády, tudíž je odpovědností i této vlády, jak dlouho bude otálet s přijetím vyhlášky, která podle mého názoru je tím pravým řešením. Prostě já souhlasím s tím, co říkala paní ministryně spravedlnosti, a to tedy to, že tato věc by měla být řešena vyhláškou ministerstva. Já sám jsem viděl tedy ten návrh, který myslím jde věcně správným směrem.

To bylo schváleno v minulém období, takže se úplně netvařme, že zde se naráz narodí nějaký dluh a o něm dlužník vůbec neví. Bez tohoto nemůže mít vůbec žádné náklady přiznány!

Pokud je překvapivá žaloba z hlediska dlužníka a pokud se neubrání, že zaplatil nebo že dluh je nesmyslný nebo promlčený, tak nebude přiznána náhrada nákladů řízení věřiteli, jestliže se předtím nepokusil tu věc řešit mimosoudně. Za další. Tady nám předkladatelé říkají, že účastníci nemají nárok na náhradu nákladů právního zastoupení v těch typech, které zde byly řečeny. To je věta úplně nesmyslná.